To SPD chce, samozřejmě, ale všechno ostatní už by si měly přijímat národní parlamenty podle výsledku voleb a podle přání svých vlastních občanů bez diktátu Bruselu.

Je to přece úplně něco jiného.

Proto na ni vláda nemá vůbec čas a nechce jí pomoci.

To jsou dnešní praktiky kolem exekucí. To je skutečně hanebné a nemravné!

A SPD tady po měsíce po měsíce konkrétní řešení navrhuje. Znova říkám, je potřeba snížit daně na drahé základní komodity, ať jsou to pohonné hmoty, základní potraviny, ať jsou to energie.

A nepřihlásil se nikdo. Doslova nikdo.

A to je opravdu tristní. To je opravdu tristní situace!

My jsme tady protestovali, SPD, dali jsme návrh na zamítnutí. My jsme se snažili obstruovat a vy jste nás přetlačili, přehlasovali.

Jinak tu dobrou vůli, kdybyste ji případně měli, můžete projevit ihned, není potřeba čekat, a to tím, jak se postavíte k programu a k návrhu dnešní schůze, zda ho ta poslanecká většina vládní koalice tento program schůze schválí, nebo zamítne. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. A nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Dnešní schůze Poslanecké sněmovny dává prostor k alternativním řešením energetické krize, do které jsme se dostali. Jak je v poslední době zvykem ze strany vládní pětikoalice, nenechá v případě opozičních mimořádných schůzí ani schválit program. Pokud nás zničehonic mile překvapí, tak uvidíme, ale zatím to tak nevypadá. Jestli ale bude vládní koalice postupovat jako obvykle, uplatní svá slova k tématu jen přednostní řečníci. Proto je důležité podívat se na předložená témata této mimořádné schůze komplexně a z více úhlů pohledu.

A také máme řešit problematiku obnovitelných zdrojů energie a emisních povolenek. Normálně by to byla vcelku běžná nezajímavá témata, která řeší jen skupina odborníků a politiků. S razantně se zvyšujícími cenami energií, které zvedají ceny nejen dopravy, vytápění, výroby, ale také prakticky všech výrobků a rovněž mnoha služeb, většiny služeb, je to téma mimořádně důležité.